Děkuji za slovo, dámy a pánové.

Tady totiž pořád jsme byli svědky dohadování, jestli je to vojenský objekt, nebo je to soukromý objekt. Takže § 1 odst. 3 tohoto zákona říká: Tento zákon se nevztahuje na vojenské objekty a vojenská zařízení.

Tady se opět obracím na zástupce kraje. A chtěl bych navázat na to, co tady bylo řečeno, že krajský úřad dle mého názoru trošku neplnil tak, co měl, protože v § 34 se říká, že má provádět kontroly, a je tu vyjmenováno, co je předmětem těchto kontrol.

Děkuji. Jsem přihlášen do řádné diskuse. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si vzal faktickou poznámku, abych nebyl eventuálně osočován za to, že jsem upovídaný poslanec.

Ale kdo je tím viníkem?

Dámy a pánové, vyhlášení krizového stavu, ten nejvyšší stupeň, úplně nejvyšší stupeň, do toho nejvyššího stupně máme stavy nebezpečí a další záležitosti. Hejtman konzultoval všechny záležitosti s jednotkami integrované záchrany. Při vyhlašování posuzovali všechny podmínky, jestli jsou naplněné. A zjistili, že není třeba vyhlašovat krizový stav. Že účinnost práce jednotek integrované záchrany je taková, že mohou zvládat tuto situaci přesně v podmínkách, ve kterých to je. Nemontujme do toho evakuace a další následné jevy, které souvisejí už přímo se zásahem. Já bych velmi poprosil, abychom neroztahovali ty diskuse do témat, která stejně dnes nevyřešíme. Děkuji panu poslanci Klučkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, po něm paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Mackovík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale nedalo mi, když jsem slyšel to politické školení mužstva nebo ten výplach mozků, který tady byl v trvalém příspěvku od paní kolegyně Černochové. Já nechci hájit tuhle vládu, má svoje problémy, ale řekněme si kdo za to může? Padla tady jména Vondra, padlo tady možná Barták, můžeme mluvit... Langer, Kubice, to jsou všechno lidi, kteří mají nebo měli příslušnost v politické straně, která, ač to, že má šestnáct poslanců a chtěla svolat tuto schůzi, tak možná si je toho vědomá a má tady pouze tři nebo čtyři své zástupce.

Oprášit papíry, které byly k provozování takových objektů, a znovu se tomu věnovat. Ekonomika nikdy nebude mít větší váhu než ochrany života a zdraví našich obyvatel. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já mám pocit, že jsem asi mluvila málo hlasitě. Protože jinak si neumím vysvětlit to, že pan kolega Ondráček, stejně tak jako pan Kořenek, tady říká a podsouvá mi něco, co jsem vůbec neřekla ani co neřekl někdo jiný. Ta jména nezazněla a nebyl to Alexandr Vondra, ale byl to pan ministr Šedivý a paní ministryně Parkanová.

Takže tolik k panu kolegovi Ondráčkovi, prostřednictvím pana místopředsedy. A k panu Kořenkovi. To snad ani nemá smysl komentovat jinak než tak, že si sedí na uších a že já jsem tady hovořila o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Ten zákon, z kterého jsem tady citovala je tento.

Měl mít i evakuační plán, tak jako jiní hejtmani mají povodňové plány. Možná si vzpomenete, kolegové, a pan premiér by ho měl pochválit, protože pan hejtman Hašek, tuším dva tři roky, když se propadl nějaký svah u vás na jižní Moravě, pane premiére, tak běhal čtyři dny v maskáčích před televizními kamerami. Takže když to ti hejtmani chtějí dělat, tak to dělají, a dokonce to někteří i umějí. Já děkuji paní poslankyni Černochové.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Ta situace je poměrně závažná a já bych chtěl využít svou faktickou připomínku ke dvěma věcem. Za prvé: Neměla by z této Sněmovny odcházet nějaká dezinformace, nebo fabulující informace.